Děkuji, paní poslankyně.

Prostor pro zemědělské hospodaření, kde mohou hospodařit, se tak rok od roku snižuje. Na venkově navíc řádí překupníci s půdou, kteří skupují pozemky a následně je buď prodávají, anebo je pronajímají za mnohonásobně vyšší sumy. Co se stalo takovým hitem, že půdu kupují spekulanti, ale i velké investiční společnosti nejenom z České republiky. S cenou zemědělské půdy roste i cena pachtovného.

Ještě v loňském roce pan ministr, dneska už exministr, Nekula sliboval, že bude prosazovat finanční pomoc, dnes je ale bohužel všechno jinak. Vládní snaha o konsolidaci veřejných rozpočtů znamená pro zemědělství, pro naše zemědělce další výrazné zhoršení podmínek. Ve svém vládním prohlášení se vláda mimo jiné zavázala poskytovat zemědělcům investiční dotace a nastavit jasná pravidla jejich čerpání.

Ale i zde jsou tedy slibovaná pravidla poměrně nečitelná.

Vládní návrh nově stanoví dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který pracuje tzv. na DPP.

Pokud zaměstnanec překročí jeden či druhý limit, bude již odvedeno také pojistné. Aby opatření mohlo být kontrolováno, bude zavedena evidence všech pracovníků, příjmů z těchto dohod.

Vládní návrh také dramaticky zvyšuje byrokratickou zátěž nejen na straně státu, ale dle mého názoru i na straně zaměstnavatele.

Současná praxe je mít s dohodářem smlouvu na celý rok, i když jej zaměstnavatel využívá jen nárazově, jak jsem řekl.

Kromě nebývalého zvýšení byrokratické zátěže dojde dle mého názoru také na straně zaměstnavatele ke zvýšení nákladů.

Vláda v balíčku dále navrhuje zavést obecný limit pro osvobození ostatních příjmů, to je příjmů jiných než ze zaměstnání a z podnikání od daně z příjmů.

Dle mého názoru je toto hrubá nepravda a v podstatě urážka drtivé většiny včelařů.

Chovatelů, kteří chovají více jak 150 včelstev, je u nás 150. Třetina chovatelů je v důchodovém věku, průměrný věk chovatele je 60 let.

Skončím s tím, že se svými kolegy se budou snažit připravit na druhé čtení pozměňovací návrhy, kde se domnívám, že se nám podaří odstranit nedostatky a narovnat konkurenční prostředí pro české podnikatele.